Ano, ty peníze musíme někde vzít.

Ale pořád mu chybí ty tržby.

A prostě my se musíme dívat i na tuto oblast, kterou bychom měli dokázat podpořit.

To by byla norma, která by dala jasnou a zákonem danou povinnost vládě ve chvíli, kdy omezí jakékoliv sektory ekonomiky, jakékoliv podnikání, tak zároveň okamžitě nastartovat pomoc s fixními náklady.

Takže to je zákon, který tady máme možnost projednat.

A to tady zdůrazňuji. To prostě spolu ruku v ruce jde a souvisí.

Já vím, že vám měřím čas, ale prosím vás, páni kolegové, shodli jsme se na tom, že každý má na vystoupení pět minut v obecné a podrobné rozpravě. Je to usnesení Poslanecké sněmovny. Měřím ho i těm, kteří mají přednostní práva. Nechte je prosím domluvit tak, aby mohli v důstojném prostředí říct svá slova, která chtěli pronést ve sněmovně. Pokud máte jinou diskusi, tak prosím v předsálí! Děkuji.